Já bych naopak za naši opoziční stranu chtěl návrh tohoto zákona podpořit. Chtěl bych také připomenout, že zřízení dětské skupiny byl návrh, se kterým přišla vláda, na jejíž činnosti jsme se podíleli. Vlastně oceňuji to, že současná vláda předložila tento náš návrh znovu.

A je to lepší cesta než ta druhá, kterou, jak slyšíme, také plánuje vláda, a to je investovat do rozvoje a výstavby mateřských školek, protože to není příliš z hlediska budoucnosti rozumné, protože jak všichni víme, z hlediska populačního vývoje se situace s nedostatkem kapacity předškolních zařízení v příštích letech vyřeší a naopak bude potřeba investovat spíše do rozvoje základních škol. Ten problém kapacitní pomáhají řešit právě dětské skupiny, které jsou investičně nenáročné, jsou flexibilní a pomáhají vyrovnat krátkodobé nedostatky míst ve školkách. Je tu ale ještě jedna podstatná věc, věc trošku ideová, to nepopírám. Stát přece musí důvěřovat rodičům. Měl by především rodiče nechat rozhodovat o tom, co je pro jejich děti nejlepší, ale měl by jim také poskytovat podmínky pro to, aby mohli zajistit svým dětem tu nejlepší péči. To dětské skupiny také nabízejí a nabízejí také možnost lepší šance návratu do zaměstnání těm rodičům, kteří to chtějí. Právo volby rodičů, jakou vzdělávací a výchovnou cestu si pro své děti vyberou, je také zajištěno zřízením dětské skupiny a ze všech těchto hledisek je dětská skupina vhodným nástrojem. Takže abych to shrnul, dětská skupina je vhodná jak z hlediska očekávaného populačního vývoje, tak z ekonomického hlediska, tak z hlediska podpory rodinné politiky a je dobrá i pro děti v předškolním věku. Ze všech těchto důvodů Občanská demokratická strana tento návrh podpoří. Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Prosím, máte slovo.